Z členů vlády se omlouvají Andrej Babiš zahraniční cesta, Marie Benešová zahraniční cesta, Tomáš Petříček do 10 hodin pracovní důvody. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body: 286, sněmovní tisk 472, a bod 1, sněmovní tisk 605 státní rozpočet.

Nyní je prostor k případným návrhům na změnu pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o to, co se bohužel nepovedlo včera, a ono to docela spěchá.

Tak. Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem volební komise prosím vyřadit z programu této schůze bod číslo 241, je to volba zástupce ombudsmana, veřejného ochránce práv, a prosím vyřadit tento bod z programu schůze. Je to z toho důvodu, že stále máme chybějící nominace Senátu. Nestihli bychom tedy nominaci připravit na program této schůze a bude zařazena volba na schůzi listopadovou. Takže ještě jednou, prosím o vyřazení bodu návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv z programu této schůze. Děkuji. Chce ještě někdo k pořadu schůze vystoupit? Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní návrh pana poslance Kolovratníka vyřadit bod 241 volba zástupce ombudsmana. Ptám, se kdo je pro. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.